Proto říkám, že to není vůbec triviální věc.

Každý ví, kdo ty poznámky občas pronáší.

Děkuji, pane senátore.

Nechce se vyjádřit. Tedy otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Tedy přistoupíme k hlasování.